Dobrý večer, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já si tady velmi dobře pamatuji z minulého volebního období, kdy se měla dovolovat Rada České televize, jak se pohyboval po klubech tehdejšího takzvaného demobloku, který tedy kopíruje v podstatě dnešní pětikoalici, pan ředitel Dvořák. Také si pamatuji, jakým způsobem se tato volba obstruovala. To znamená, že pět politických stran, které opět kopírují dnešní pětikoalici, si bralo pět krát dvě hodiny pauzu na jednání klubu.